Možná ještě krátce osvětlím pozměňovací návrhy přijaté hospodářským výborem. Kontroly se budou nově vztahovat i na tepelná čerpadla nebo elektrické odporové vytápění, celkově však počet kontrolovaných zařízení významně poklesne. S ohledem na potřebu přípravy prováděcí vyhlášky navrhujeme provádět kontroly až od ledna roku 2020.

A nakonec reagujeme na skutečnost, že vládní návrh neúměrně rozšiřuje povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy na všechny změny dokončené budovy, přitom podle směrnice o energetické náročnosti budov se má vztahovat pouze na větší změny definovaných dokončených budov. Děkuji za pozornost. Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho jediného poslance a je to paní poslankyně Dana Balcarová. Já mezitím přečtu omluvu, než dojdete. Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A já se tam obávám dvou pozměňovacích návrhů.

Toto už jsem zaznamenala, že na jaře vlastně v této novele bylo obsaženo, a vláda odmítla to, aby vlastně staré uhelné elektrárny mohly dělat nějakou rekonstrukci bez dosažení minimální energetické účinnosti.

Děkuji za slovo. Já bych rád zareagoval na svého předřečníka. Paní kolegyně tady hovořila o uhelných elektrárnách. Tady tato definice je velmi zavádějící, protože ten pozměňovací návrh se týká všech rekonstrukcí, všech kotelen, všech velkých elektráren, prostě všech zařízení nebo všech staveb, ve kterých je instalováno energetické zařízení. V podstatě by to znamenalo, pokud by někdo dělal stavební úpravu na blokové kotelně o výkonu 5 kilowattů a bylo tam nějaké zařízení, třeba kotel deset let starý, tak by musel kromě toho, že opraví střechu, ještě vyměnit veškeré technologické zařízení za nové.

Děkuji. V tuto chvíli nemám dalších přihlášek do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím.

Nepadly žádné návrhy, které bychom nyní měli hlasovat, takže já zahajuji podrobnou rozpravu.

Pan poslanec Dolínek? Prosím, máte slovo. Děkuji. Nicméně se chci přihlásit tedy ke sněmovnímu tisku , který je pod číslem 3083. Zdůvodnění nemusím asi opět říkat.

Co se týká uhlí, se asi všichni shodneme. Sice ten hon na uhlí je někdy až fanatický, ale je namístě často, to souhlasím, ale máme i jiné zdroje energií, kterých by se to dotklo. Takže proto jsem chtěl, aby ten prostor k tomu přišel, na výboru abychom se o tom pobavili.

Prosím. Děkuji za slovo. Vážení kolegové, kolegyně, já bych se rád přihlásil v rámci podrobné rozpravy ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které jsou v systému zařazeny pod čísly 3247, 3528, 3533 a 3539.

A velmi obecně.

Druhý návrh, v podstatě ten už jsem tady komentoval, podchycuje situace, kdy se vlastník rozhodne provést stavební úpravy na objektu, v němž je umístěna výrobna, a stavební úpravy nesouvisí s vlastní technologií výroby elektřiny nebo tepla, anebo se úpravy týkají technologických celků, které účinnost výrobny nijak neovlivňují.

A čtvrtý návrh řeší účinnost.

Děkuji za pozornost. Pokud tomu tak není, tak podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. V tom případě nezazněly žádné návrhy, které bychom nyní měli hlasovat, a já končím druhé čtení tohoto návrhu.